Vážené dámy a pánové, jak víte, tak ukončení zneužívání dávek tzv. nepřizpůsobivými lidmi je dlouholetým tématem našeho hnutí SPD a jsem rád, že se konečně po mnohaletých snahách dostal náš návrh zákona do prvního čtení. A já jsem vás chtěl poprosit, abyste nám ho propustili dál, do dalšího čtení, protože si myslím, že nehledě na politickou příslušnost by to většina občanů České republiky uvítala, abychom tento problém vyřešili, protože jsem přesvědčen o tom, že slušný a pracující člověk musí být v České republice na prvním místě. Děkuji za pozornost.

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, kolegové, já jsem se k tomuto návrhu již vyjádřil v únoru letošního roku v rámci prvého čtení, kdy jsem vyjádřil názor, že je vhodné, aby tento návrh byl propuštěn do dalšího čtení, nicméně dovolte mi zmínit jenom jednu zajímavost.

Rozdíl mezi tehdejším započatým prvním čtením a dnešním prvním čtením je přibližně 240 mld. korun, protože současný schválený státní rozpočet a jeho deficit je 300 mld. korun, ale my jsme byli svědky toho, že paní ministryně financí avizovala, že deficit státního rozpočtu nebude 300, ale možná 500 mld. korun. Proč o tom hovořím? Já si myslím, že je velká škoda, že ta témata, která jsme teď z mnoha důvodů museli odsunout, jako je adresnost dávek, jako je zneužívání sociálních dávek, jako je například důchodová reforma, ale i další, jsme nebyli schopni řešit a přicházet s nimi v době, kdy jsme měli deficit 40 mld. A bohužel těmto tématům podle mého názoru v žádném případě neutečeme a poté, co se, předpokládám, situace v této zemi, ale i v celé EU zklidní, se budeme muset k těm nepříjemným tématům opětovně vracet, jako je financování sociálních služeb, důchodová reforma atd., ale oproti rozdílu z února letošního roku to budeme dělat v ekonomické situaci, kdy deficit České republiky bude přibližně 500 mld. korun, což je nesrovnatelná ekonomická situace. Jenom pro vaši informaci, když jsme hledali miliardy před několika měsíci na důchodovou reformu, tak já mám pocit, že za 200 mld. korun se dá postavit já tomu tedy sice nevěřím jeden blok jaderné elektrárny v Dukovanech a mj. za 100 mld. korun se dala vyřešit první etapa důchodové reformy. Takto jsme na tom byli přibližně před dvěma měsíci, a jsme na tom úplně jinak. Z toho důvodu si myslím, že nás nemine, abychom se k těm nepříjemným tématům opětovně vrátili. Ostatně i Občanská demokratická strana přišla se svým návrhem, abychom se podívali na úspory v rámci zneužívání sociálních dávek.

Zatím poslední přihlášky. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedla, že si myslíme, že se všichni shodneme na tom, že sociální dávky mají být zejména podpora pro ty, co nemohou pracovat, že takto by ten systém měl fungovat, a pro ty, kteří pracovat mohou, tak aby pracovali, ale zároveň, a to si myslím, že je nejenom sociálnědemokratická priorita, aby mohli za tu svou mzdu důstojně žít, aby lidé, kteří poctivě pracují, mohli zaplatit všechny své účty, uživit své rodiny. To znamená, že ten systém je jednoduchý. Sociální dávky mají pomáhat lidem, kteří pracovat nemohou, a lidé, kteří pracují, musí mít důstojnou mzdu. Z tohoto důvodu si myslím, že máme jasno.

A ta čísla jsou stále ještě velmi slušná 3,6 % za měsíc květen, ale není to stav, který by nás měl ukolébat.

Protože lidé, kteří dělali všechno správně pracovali, snažili se živit své rodiny , přijdou kvůli nenadálé situaci, kdy jsme ze dne na den museli vypnout ekonomiku, potřebují mít, pokud skutečně skončí na úřadech práce, dobrou podporu státu. A já si myslím, že to by mělo být v tuto chvíli skutečně naší prioritou, abychom ekonomiku vrátili zpátky na koleje, abychom ty ekonomické škody odvrátili.

To znamená, aby lidé nepřicházeli o práci, aby ekonomika se nepropadla do krize, a to bude tím hlavním posláním.

To si myslím, že by mělo být teď prioritou vlády, a já jako ministryně práce a sociálních věcí pro to udělám maximum. Nicméně na těch návrzích, bylo to tady už také řečeno několika předřečníky, dále pracujeme, žádný z těch návrhů není pozastaven: důchodová reforma, revize dávek, novela zákona o sociálních službách. Vše běží a pevně doufám, že v příštích týdnech tyto návrhy představíme. Další přihlášku nemám. Pane poslanče... Tak, ano a prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, hnutí SPD předkládá do Poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které jsou přínosné pro naše občany, což potvrzuje i novela upravující zákon o hmotné nouzi. Zároveň tím umožníme, aby se stát v rámci vyplácení sociálních dávek choval jako řádný hospodář, neboť konkrétní sociální dávka by měla mít i konkrétního příjemce, který splňuje stanovená kritéria pro její přiznání.

Cílem je nastavit znovu systém sociálních dávek tak, aby podporoval jen ty, kteří pomoc opravdu potřebují, a zarazilo se zneužívání sociálních dávek fyzicky zdravými jedinci schopnými práce. Rozjelo se totiž speciálně v některých regionech v podstatě systémové zneužívání sociálních dávek. Štědrá podpora státu vede k tomu, že lidé, kterým se pracovat nechce, jsou napřed na nemocenské, krátkodobé nebo dlouhodobé. To jim umožňuje vyhýbat se zaměstnání nabízenému úřadem práce. Přitom třeba děti do školy ani neposílají, nedávají jim peníze na obědy, ale sami si cigarety a alkohol rádi koupí. Na druhé straně opravdu potřebným osobám to stát ztěžuje. Například někteří důchodci mají často děsivě nízké důchody, pod deset tisíc měsíčně, a ti už nemají možnost si přivydělat, protože je trápí třeba složité a vleklé zdravotní problémy.